Takže vláda pořád říká: Připravujeme, navrhujeme, prakticky vysílá nějaké signály, ale vůbec nic se neděje.

To, že je inflace 13 %, už jsem řekla.

Pořád si myslíte, že to nemusíme řešit? Pořád si myslíte, že lidem nemusíme pomoci?

Já si myslím, že bychom se opravdu měli zamyslet nad tím a my už s tímto programem tady nepřicházíme poprvé, my vás o to prosíme již poněkolikáté a já bych vás znovu chtěla velmi požádat, podpořte program dnešní mimořádné schůze. Ještě bych určitě souhlasila s tím, že by to neprošlo hned prvním čtením, ale tak jako my jsme včera, byť jsme nesouhlasili, poslali do druhého čtení to, že se vzalo v rámci veřejného zdravotního pojištění 14 miliard korun, i s tím, že nám je slibováno, že se to bude řešit v rámci valorizace tohoto příspěvku pozměňovacím návrhem, tak přece i na tom se můžeme dohodnout pošleme všechny tyto tisky prvním čtením, veďme diskusi napříč politickým spektrem ve výborech, najděme společné řešení a pomozme lidem. Oni tu pomoc potřebují a potřebují ji teď. Děkuji vám za pozornost.

To platí jak pro vás, paní místopředsedkyně, tak pro každého, kdo bude vystupovat. A nyní pan ministr Síkela, prosím.

A pak jsem tady pět minut seděl, poslouchal ty nepravdy a výmluvy a pochopil jsem, že taky musím vstát a musím něco říct, a zejména kvůli vám, protože vy jako budoucí generace si zasloužíte slyšet, jak to doopravdy je. A pro poslance ANO nemám ani mobil, nemám ani poznámky, nemám ani předpřipravený dlouhý projev, který budu předčítat. Mám jenom několik poznámek. To, co slyšíte, to, jak by bylo velmi jednoduché řešit stávající situaci tím, že zrušíme DPH na energie, tak to znamená mimo jiné, že použijeme peníze, které bychom mohli použít jinde, peníze, které nemáme, peníze, které si naše země musí půjčit na dluh. Vláda, která tady byla před námi, zadlužila tuto zemi jako žádná jiná předtím a ty dluhy jsou už dneska tak vysoké, že my, vaši rodiče, budeme mít problémy ty dluhy splácet. A já se vás ptám, jestli chcete jít do svých budoucích kariér a do života s tím, že budete začínat tím, že budete splácet dluhy, které za vás udělala nějaká vláda, která je udělala v minulosti a tu zodpovědnost za splacení těch dluhů přenese na vás. Já si myslím, že nikdo nic takového nechce, nikdo nechce jít do života vybaven tím, že jeho startovací čára začíná někde v minusu. To je první věc. Druhá věc. Když jsme nastupovali do našich úřadů, a já si ten den velmi dobře pamatuji, pan poslanec, tehdy premiér v demisi Babiš, společně s premiérem Fialou jsme přijeli na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

A slyšíme to už nějakou dobu.

Hledali jsme, procházeli jsme to. Našli jsme spoustu věcí, třeba různá právní stanoviska, proč je možné vyplácet dotace firmám ve skupině Agrofert. I teď jsme to slyšeli, ale co se týká těch strategií, koncepcí, návodů, jak třeba nakupovat, pane Havlíčku prostřednictvím pana předsedajícího, plyn do státních rezerv, vy to určitě strašně dobře víte, vy jste to měl připravené, vy jste mě poučoval, školil, kdy mám nakoupit, za jakou cenu.

A tak to prostě je.